Některé problémy odstraňuje pozměňovací návrh kolegy Zahradníka, za což mu i děkuji. Tyto zásadní problémy, které dnes přináší elektronovela, budou, doufám, vyřešeny v kompletní novele zákona o odpadech. Co mě ovšem děsí více, je legislativní práce Ministerstva životního prostředí, kdy v procesu projednávání elektronovely ministerstvo předložilo na jednání výboru pro životní prostředí, dá se říci ze zákulisí ministerského sekretariátu, prostřednictvím poslance za hnutí ANO závažnou změnu, která zásadně mění nakládání s odpady pro obce a občany.

Znovu upozorňuji, že tyto a další velmi závažné změny jsou předloženy do druhého čtení formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Pokud se podíváme do legislativního plánu vlády, tak uvidíme, že ministr životního prostředí chce předložit již v září tohoto roku věcný záměr kompletní novely zákona o odpadech. A já se ptám: Proč takto závažné změny nejsou řešeny komplexně v podzimní novele zákona o odpadech? Proč se ministr životního prostředí vyhýbá komplexní změně? Proč nemá odvahu předstoupit před obce, občany a podnikatele s nepopulárním řešením? Že si to nechce odpracovat, nebo, chceteli, nechce si to odmakat? My dnes tímto pozměňovacím návrhem fakticky zdražíme a do budoucna i zakážeme skládkování. Ale pokud dnes něco zakážeme, tak také musíme dnes odpovědět, jak budeme nakládat s odpady do budoucna. Na tuto odpověď čekají obecní samosprávy i občané. Budeme více recyklovat? Jak a kde a za co? Budeme nakonec odpad místo jeho zahrabávání do země pálit? Jak a za jakých podmínek? Zakazujeme skládkování, ale neodpovídáme na tyto zásadní otázky. Všichni tušíme, co stojí za tímto účelovým pozměňovacím návrhem: snaha Ministerstva životního prostředí vyhnout se diskusi, utéct od problému, neřešit složitou problematiku komplexně, ale schvalovat ji per partes, až bude ze zákona o odpadech pověstný dort pejska a kočičky. Také si musíme uvědomit, že nakládání s odpady je miliardový byznys. A trochu všichni vnímáme, že tu jde zejména o střet odpady, skládkování kontra pálení. Jak už jsem řekl, tak tento účelový pozměňovací návrh se vůbec nezabývá tím, co bude dál v oblasti nakládání s odpady. Zcela pomíjím míru recyklace. Jistě si všichni pamatujeme na střet na jarním zasedání Poslanecké sněmovny, kdy Ministerstvo životního prostředí předložilo nízké cíle recyklace a rezignovalo na motivaci ve vyšší recyklaci. Já se zde opět ptám: Když Ministerstvo životního prostředí za prvé nechce motivovat ve vyšší recyklaci, za druhé chce zakázat skládkování, co tedy chce za třetí? Samozřejmě pálit odpadky. Je to správné? To nám Ministerstvo životního prostředí neříká, protože kompletní novela zákona o odpadech leží na ministerstvu a odpovědi se možná máme dozvědět až na podzim. Musím říci, že skutečně nevidím sebemenší důvod, abychom tak závažné změny v nakládání s odpady schválili v účelovém pozměňovacím návrhu, chceteli, v přílepku. Já jsem se zabýval tím, zda dělat dílčí změny a vylepšit parametry tohoto pozměňovacího návrhu, nebo ho neschválit jako celek. Vzhledem k závažným skutečnostem, se kterými jsem vás tady teď seznámil, se shoduji se svými předřečníky a navrhuji vrátit tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, faktická poznámka by neměla souviset s obsahem a já také takovouto faktickou poznámku uplatním.

Neříkejme přílepek něčemu, co vlastně souvisí se zákonem a nejde za hranice jeho působnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Důvod, proč návrh v této podobě nemá moji podporu, je skutečnost, že bez dostatečného odůvodnění zvyšuje poplatky, které v konečném důsledku dopadnou na občany a mnoho firem. Platí, že zvýšení poplatků v obcích za svoz vede ke zvýšení počtu neplatičů. Dalším důvodem je též krajně nestandardní způsob, jakým prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že se k materiálu měly možnost vyslovit i organizace typu Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Asociace krajů. Jak jsem ale zjistila od představitelů Svazu měst a obcí, bylo to připomínkování jen naoko.

V nejlepším případě šlo tedy o celé dva pracovní dny.

V případě těch zbývajících pak je velkou otázkou, komu má jejich urychlené schválení prospět. Obávám se, že veřejnost nebude tím, kdo z tohoto nestandardního postupu bude profitovat. Proto podporuji návrh svých kolegů na vrácení k novému projednání ve výboru pro životní prostředí. Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu.

Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Tento návrh novely doplňuje návrh pana poslance Zahradníka. Poslanecké pozměňovací návrhy se však velmi zásadním způsobem věnují povinnostem obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.

V pořádku. Pozměňovací návrh pana Oklešťka se dotýká specifikace nakládání s nebezpečným odpadem na vlastní skládce, avšak podle mne nedostatečně, protože to je místo, kde mohou provozovatelé od původců odpadu poplatky za nebezpečné odpady vybírat, ale státu neodvádět. Přitom pozměňovací návrh pana Václava Zemka však o zákazu použití nebezpečného odpadu na technické zabezpečení skládky vůbec nehovoří.